Dobrý den, dámy a pánové.

Učiním tak ze tří důvodů.

Ty statisíce občanů našeho kraje, kteří místo toho, aby si dnes žili podstatně spokojeněji ve svých vlastních bytech, které jim morálně i slibem vlády i pana Bakaly náležely, místo toho musí dnes stále platit tržní nájem a jejichž peníze tímto pochopitelně nepracují pro krajskou, ale pouze pro Bakalovu ekonomiku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nechci zdržovat. Je to jednak poslední bod dnešního dne, za druhé pan předseda Michálek nás napomenul, že občané si nepřejí diskusi o tom, zda máme, nebo nemáme mít vyšetřovací komisi, občané si přejí, abychom ji zřídili.

Typickým příkladem takové zákonné ingerence, kterou máme vůči exekutivě, je třeba zákon o státním rozpočtu. To je svým charakterem de facto exekutivní norma a všechny demokratické sněmovny si to povýšily na zákon a schvalují to jako zákon.

Úplně stejnou zákonnou ingerenci máme jako Poslanecká sněmovna vůči exekutivě v případě práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu.

Nemůže sama obvinit, protože není orgánem činným v trestním řízení.

Ale to není tenhle případ. Tady orgány exekutivy konaly. Tady policie vyšetřovala, státní zástupce vypracoval obžalobu a doručil ji soudu.

A ta věc sama o sobě je v hlavním líčení u nezávislého soudu. Teď to hlavní líčení probíhá.

Teď ta věc je u soudu, probíhá tam hlavní líčení.

A teď zase pokud ta vyšetřovací komise zjistí, že si myslí, že by měl stát před soudem ještě někdo jiný, no tak nemá jinou šanci než to dát tomu státnímu zástupci, který si na tuhle otázku ale už odpověděl.

Takže to, prosím pěkně, jsou moje důvody, proč nemohu podpořit zřízení této vyšetřovací komise. A já vám děkuji, že jste si to vyslechli. Já také děkuji.

Nevím, proč zrovna teď mám pocit, že právě můj předřečník je takovým symbolem oné politickopodnikatelské mafie, zřejmě tak nějak tuším, proč nepodpoří sestavení naší vyšetřovací komise. Nicméně začnu tam, kde jsem skončil.